Tak neříkejte, že neinvestujeme. Vždyť to není pravda.

Tak to plánuje stát. Tak to tady plánujete od revoluce, to je metodika. Ale já to nezměním. Ale plnění bude podstatně vyšší.

Tak neříkejte, že neinvestujeme. A jednoznačně jsme řekli, že na všechny investice budou peníze.

Akorát někdo zapomněl na školy.

A také teď s paní ministryní Valachovou spolupracujeme na novém projektu velkých škol kolem Prahy.

A máme nějaké zákony.

Ono mi to připomíná rétoriku opozice na začátku této Sněmovny. Ale já vím, že zaměstnanci mají cenu. Protože v rodinné firmě to je ta rodina. Tam si ten podnikatel váží zaměstnanců. Kolik z nich pracuje načerno? A proč naše firmy omezují výrobu? Proč máme podivné praktiky při povolování pracovních povolení na Ukrajině a ve Vietnamu? Kolik firem mi to říká. Ukrajinské šičky se těší, že půjdou pracovat do Čech, ale nemůžou, protože je to nějaký podivný systém. Ale to řešíme v rámci vlády a doufejme, že to vyřešíme, protože tady úřady práce nemají co nabídnout. Tady vězni jsou skvělá pracovní síla. A jsou rády ty firmy, že tam vězni chodí a pracují. Takže to určitě řešíme. Já bych jenom připomněl, že všichni žijeme z daní. I když samozřejmě samosprávy vždy říkají, že jsou samostatné. Ano, jsou samostatné. A samozřejmě my jsme upravovali rozpočtové určení daní pro kraje.

No, jak my plánujeme ty evropské peníze? A kdo to tedy odhadne přesně? Ale podívejte se, jak plánujeme výběr daní, a tam uvidíte, že moji kolegové mají rozptyl maximálně 1 až 2 %. Takže to plánují exaktně. A evropské peníze? Ano, samozřejmě. My jsme přece nastoupili a bylo tam 90 mil. ohrožených a to jsme chtěli maximálně vyčerpat.

Ohrožené fondy, nebyl zákon. Ono to tak vzneseně kolegové nazývají podpora exportu. Ty katastrofální úvěry, které nemůžeme vydobýt.

Ale já si určitě nemyslím, že jsme socialistická vláda, jak tady říkal pan kolega Karamazov.

Kdo tady co udělal pro výběr daní? Kdo!

My jsme snížili daně. My jsme zrušili daň pro pracující důchodce. My jsme zavedli školkovné. Třikrát jsme snížili daně pro pracující rodiče.

Ale myslím, že naše vláda dělá změny, které tady nikdo nedělal.